Tak příští týden uplynou čtyři měsíce od okamžiku, kdy jsme v prvém čtení projednávali skvělý návrh nového služebního zákona.

Je to taková rarita, že nejdřív schválíme zákon v prvém čtení, potom se schvaluje věcný záměr zákona v koaličním jednání. Pak se připravuje paragrafované znění zákona a pak se to načte jako komplexní pozměňovací návrh ve druhém čtení v některém z výborů. A pak dostaneme pravděpodobně tak tři, možná čtyři, možná pět dnů na to, abychom si to prostudovali, hlasovali a rozhodli. Takže jestli chceme být přísní k poslaneckým návrhům zákonů, prosím, ale buďme přísní ke všem. A tady máte evidentní případ toho, kdy sami autoři vědí, že jejich původní text půjde někam na smetiště legislativních návrhů, sami autoři ho přepracovávají. Nikdo to nekritizuje z vládních řad, všichni jsou spokojení a ještě se ukazují v televizi, jak i toho 2. května, chudáci, se scházejí a pracují, možná i v sobotu 3. května, jestli si pamatuji dobře ty televizní záběry. Ve výborech se to neprojednává, protože koaliční rada, jinými slovy, jak říkal někdo z předřečníků, nejvyšší političtí činitelé této koalice se ještě nedomluvili, jak vlastně návrh služebního zákona bude vypadat.

Nic proti tomu. Postupujete přesně naopak a to vám nevadí! Žádost z naší strany je, abyste ke všem přistupovali stejně: buď stejně přísně, nebo se stejnou benevolencí. Děkuji. Nyní zde mám dvě faktické poznámky.

Je tady celá řada mých kolegů starostů a všichni velmi dobře vědí, že mají na úřadě přihlášenu celou řadu lidí, kteří se tam přihlašují především z toho důvodu třeba manželský pár má nezbedného syna, který se dostane do problémů, tak syna dáme na městský úřad, aby nám nesebrali majetek.

Promiňte, já to nechci zlehčovat. Chci jenom říci, že je tady skupina osob, která zneužívá systém, a já bych velmi prosil, pokud vznikne pracovní skupina a vrátí se tato norma k přepracování nebo k dopracování, tak bych prosil, aby se nezapomnělo i na tyto osoby, které samosprávu, starosty současné i budoucí velmi pálí a předně pálí lidi, kteří běžně chodí do práce a plní si své povinnosti. Jenom chci říci... Také děkuji. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Tejc. Já bych se také raději věnoval jiným činnostem v sobotu a v neděli, než jednal o služebním zákonu. Nevládla tady osm let sociální demokracie, takže za tuto věc nemůžeme nést odpovědnost. A chtěl bych upozornit, byť nerad straším a nerad poslouchám strašení Evropskou unií a Evropskou komisí, že pokud zákon přijat nebude a budeme čekat na řešení, které by bylo určitě lepší, pohodlnější i pro mě osobně i pro další, že se připraví vládní návrh zákona a předloží se třeba v říjnu do Poslanecké sněmovny, tak možná v říjnu nebo v listopadu budeme mít informaci z Evropské komise, že se nám zastavuje čerpání evropských peněz ve výši set miliard korun, a to bych skutečně si já osobně na odpovědnost vzít nemohl. To znamená, děláme, co můžeme. Ano, zákon vzniká, uznávám, ne úplně standardním způsobem, uznávám, že se neprojednává tak, jak by měl, a také ve lhůtách, které bych si představoval já, ale bohužel realita je taková. Ale rozhodně se nechceme chovat tak, jak se chovala minulá koalice v tom, že bychom i zde dávali desítky stran návrhů dopoledne na výboru a odpoledne by se o nich hlasovalo. Já bych rád, aby to jednání minimálně ve výborech trvalo několik týdnů a aby předtím, než bude znám text a bude se o něm hlasovat na Poslanecké sněmovně, to byla minimálně měsíční lhůta.

Takže v tomto smyslu uznávám námitky, které tady zazněly. Děkuji, pane poslanče, včetně za to, že jste dodržel čas úplně přesně. Další faktickou poznámku má pan poslanec Stanjura.

A já také slýchávám v posledních týdnech a měsících o tom riziku z Evropské komise a už jsem se tady opakovaně ptal v diskusích, ať nám řeknou z Evropské komise, na základě čeho nám tak vyhrožují.

My jsme přesvědčeni, že žádnou evropskou legislativu neporušujeme a není žádný důvod kromě politického nátlaku nebo politického vyjednávání, ať jsem korektnější, že to po nás chtějí. Ale my opakovaně opakujeme, že to děláme pro sebe. Tejce my jsme přece nakonec v minulém volebním období předložili vládní návrh zákona. Ale ten návrh existuje. Takže není úplně pravdivá informace, že to nikdo neřešil. Děkuji.

Děkuji. Děkuji za slovo. I od dalších řečníků, kteří stáli u tohoto pultíku, jsme slyšeli, jak palčivý je to problém, jak se lidé hlásí na městské a obecní úřady, jak se přihlašují, aby se ubránily rodiny exekucím. Je to opravdu velký společenský problém. My jsme udělali to kompromisní řešení jako hnutí Úsvit, že jsme řekli: dobře, budeme hlasovat pro vrácení zákona k přepracování a budeme se snažit připomínkám, které tady dnes zazněly, vyjít vstříc, změnit návrh zákona tak, aby byl pro většinu Poslanecké sněmovny přijatelný. Nicméně pojďme se tedy dohodnout, pojďme udělat kulatý stůl, pojďme si sednout a říct, co nás napříč politickým spektrem na tom návrhu zákona trápí a co bychom chtěli změnit.